Potravinářská inspekce se odvolává na to, že legislativa neumožňuje tyhle věci od sebe oddělit.

Ovšem v tom sporu výrobce prodejce to potom nejde vyřešit. Museli bychom asi změnit i správní řád, a to nevím, jestli by byla vůle Sněmovny něco takového udělat.

Ale považuji za mylné soustředit se a pokutovat a sankcionovat prodejce, kteří nemají šanci vědět, co výrobci uvnitř Evropské unie případně vyrobí, a je to možné kvalifikovat jako potravinu dvojí kvality.

A zároveň nejsou jasná kritéria, podle kterých bude posuzována dvojí kvalita.

Jak se bude nakládat s potravinou, kterou Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrole označí jako potravinu dvojí kvality. Možná pan ministr na to bude mít odpověď. V rámci rozhodnutí o sankci může Státní zemědělská a potravinářská inspekce rozhodnout o stažení potraviny.